Zdravotně postižení, ti tam mohou dostat vynikající péči. A to je úspora 6 miliard ročně cca. A máme tady další návrhy. Pana premiéra jsem tady před čtrnácti dny...

To jsou všechno místa, to jsou všechno položky, které lze uspořit ve státním rozpočtu. Proč Česká republika je tam pořád drží? To je úspora tři čtvrtě miliardy ročně.

Já to nechápu.

Z těchto všech důvodů, co jsem tady jmenoval, hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu a já vám děkuji za pozornost. Se stanoviskem klubu KSČM vystoupí pan poslanec Ondráček, připraví se paní předsedkyně Pekarová Adamová. Děkuji, pane předsedo.

Tato vláda má pouze naši toleranci. Plně s vámi souhlasím. To, co jste říkal o zbraních a o armádních zakázkách vidíte, že se dokážeme shodnout, přestože jsme někde jinde v politickém souboji, ale můžeme spolupracovat. Řeknu vám jeden příklad, protože vy to asi nevíte, nebo jste možná nediskutoval s vaším kolegou, pan premiér nevím, jestli to ví, ale řeknu mu to, aby to právě slyšel. V roce 2020 měly návrh na 70 milionů.

Pro ty neziskovky, které se s námi soudí, se státem. Tak máte koncipován rozpočet. Já vám to říkám. Samozřejmě vám to dám, protože to je do nebe volající navýšení o dalších 300 procent. A teď k věcné stránce toho mého příspěvku. Odborné argumenty pro prodloužení nouzového stavu.